Paní poslankyně, já se táži, s čím chcete vystoupit, protože faktickou nemohu pustit, nemáte přednostní právo. Výborně, prosím. Paní místopředsedkyně, já jsem první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS a v tuto chvíli vystupuji za náš klub.

Takže si myslím, že tím, že úplně explicitně vy jste neřekla, v kolik hodin má přijít na řadu školský zákon, tak bych chtěla poprosit, abyste nechala hlasovat Poslaneckou sněmovnu, aby se nejprve projednala ta smlouva, ten obchod se zbraněmi, a až teprve po ní by se projednával školský zákon. Dobrá, jelikož se jedná o procedurální návrh, budeme o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je proti? Hlasování končím.